Ale já myslím, že to je podobný případ jako předchozí vystoupení mého kolegy Miroslava Kalouska. Nechcete říct, co si o tom zákonu myslíte, zejména před volbami, tak odkládáte jeho projednávání. Neustále ho vylepšujete, vylepšujete, ale není to váš návrh.

Ale proč ne? Ještě kdyby to byl vládní návrh, tak tomu rozumím, protože předkladatel by řekl: navrhuji nezařadit, odročit. Ale není to vládní návrh.

Jinak se to prostě dělat nedá. A samozřejmě až Sněmovna jako suverén rozhodne, zda každý bod, zda bude nebude zařazen na program jednání. Děkuji. Já vám odpovím, co vím, a když tak dodám kompletní informaci písemně. Ale byl jsem informován, že postup byl takový, že hospodářský výbor požádal o to, aby tento tisk byl vyřazen z pořadu schůze, a v souladu s ustálenou praxí, kdy se takovémuto návrhu výboru vždy vyhovuje, tento návrh nebyl ani předložen do organizačního výboru. Nicméně můžeme se k té věci vrátit na jednání organizačního výboru a zvolit postup jiný. Ale ta žádost o vyřazení ze schůze přišla z hospodářského výboru. Pan ministr Chovanec se hlásil?

Rekonstrukce státu na finální diskusi v rámci koaliční rady byla pozvána jedním ze subjektů koalice. A my na tom zákonu dál precizně pracujeme. Jediná obava, která tam byla, je, že není vypracována dopadová studie. A opravdu nechceme ohrozit některé státní firmy.

Já si prostě myslím, že to takto má být.

Tak pan poslanec Farský nemůže vystoupit a trvá na svém vyjádření, že nebyl zván. Ale kdyby mě pan ministr vnitra chvilku poslouchal, tak já mu vysvětlím, v čem já vidím problém. Pokud by to byl vládní návrh zákona, nemám s tím žádný problém. Pokud vláda si myslí, že návrh kolegy Farského a těch, kteří to podepsali a já nejsem předkladatel, připomínám, takže si tady neohřívám svůj vlastní poslanecký návrh. Nic proti. Tak jsem to říkal jasně.

Bavíme se o tom principu, že chcete ten zákon použít jako nosič a v druhém čtení ho úplně přepsat, a to není správný princip. Nic vám nebrání ten bod dneska zařadit, podpořit návrh kolegy Farského a navrhnout zamítnutí v prvém čtení. Určitě máte z těch pracovních týmů poměrně dostatek důvodů, co je v tom zákonu špatně. Nic proti tomu, to je normální politický postup. Tak to bude vládní návrh, projde standardním legislativním procesem, nejenom Legislativní radou vlády nebo jednáním s Rekonstrukcí státu, ale standardním legislativním procesem. Všechna připomínková místa se k tomu mohou vyjádřit.

Takže moje jednoduchá prosba: zařaďme ten bod, zkusme se domluvit, kdy ho můžeme projednávat na této schůzi. Pokud je neopravitelný, tak hlasujme my, kteří si myslíme, že je špatně, hlasujme pro zamítnutí.

To samozřejmě může, ale není to důvod pro odklad pro projednávání.

Ano, děkuji. V této fázi nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil k programu schůze, tak tedy přistoupíme k hlasování.

Je zde požadavek na oddělené hlasování, nebo můžeme návrh z grémia schválit en bloc? Takže jenom stručně.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Bohdalová si přeje vyřadit bod 80 a bod 92. Takže nejprve hlasování o vyřazení bodu 80, sněmovní tisk 220.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 3. Tento návrh byl přijat.

Hlasování má číslo 4.